Mám zde jednu přihlášku s přednostním právem od pana vicepremiéra Bartoše, ale toho tady nevidím, tak předpokládám, že můžeme přejít k řádně přihlášené paní poslankyni Kláře Dostálové.

Děkuji moc za slovo, dobrý den.

Jenom upozorňuju, že to není běh na čtrnáct dnů, tam je skutečně potřeba svolat monitorovací výbor, ten to musí schválit, následně požádat Evropskou komisi o přeschválení programového dokumentu IROP a všech souvisejících dokumentů. I z tohoto důvodu, protože tam jde o miliardy korun, a myslím si, že by bylo opravdu velmi nežádoucí, abychom tady schválili nějakou organizaci, která potažmo je teď vyloučena z možnosti čerpání evropských fondů, abychom se fakt dohodli na tom, že se to třeba vrátí, zkrátí se opravdu všechny lhůty na úplné maximum, ale zkusíme některé ty věci ještě dopracovat, aby to skutečně fungovalo tomu, co to má. Ano, děkuji.

Já si myslím, že to srovnání, a to už jsem říkal já se snažím vystupovat vždycky věcně a bez emocí tak když si dohledám svoje historická vystoupení k Národní sportovní agentuře a jakým způsobem se formovalo to, kdo bude stát v jejím čele, a myslím si, že spousta věcí byla poměrně tendenčních při vzniku Národní sportovní agentury, tak my jsme se podíleli na přípravě, snažili jsme se do toho vnést prvky transparentnosti, a mně trochu přijde...

Tak jen prosím, nepouštějme tady nějaké balonky, to není žádná organizace Ivana Bartoše. Ty požadavky nejsou šité někomu na míru. Potřeba Digitální informační agentury je zřejmá. K otázce mixu pod zákoníkem práce či ve státní službě když se podíváme na strukturu jednotlivých ministerstev, je to skutečně podle výkonu činnosti, kterou tam ten člověk dělá. Spousta ministerstev včetně Ministerstva pro místní rozvoj má nějaké zaměstnance ve státní službě, některé pod zákoníkem práce. Ohledně výběrového řízení ano, tak jak je vypsáno, vypsáno být může, opět v souvislosti se zákoníkem práce, neděláme nic, co by nebylo standardní.

Nedochází k žádnému otvírání obálek, to není zakázka. Samozřejmě s těmi příchozími, a už máme zájemce přihlášené, budeme pracovat, bude vzniklá komise, která bude vést jednotlivé pohovory, a v případě, že bude potřeba, samozřejmě se dá jít i do dvoukolového výběrového řízení, čímž třeba vznikne možnost přihlásit se i v druhém kole. Já si myslím, že synergie projednávání toho zákona, ale i vize, účel agentury i ve veřejném prostoru podle mě možná i díky některým vystoupením rezonují.